Máme před sebou hlasování o návrhu usnesení, které předložil interpelující poslanec Petr Bendl. Ještě zagonguji, abych přivolal ty, kteří mají zájem rozhodovat.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, který předložil pan kolega Bendl. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tato interpelace je ukončena. Další interpelací je interpelace pana poslance Zdeňka Ondráčka na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci platového hodnocení pracovníků v justici. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já jsem v polovině října podal písemnou interpelaci na pana ministra spravedlnosti ve věci platového ohodnocení pracovníků v justici, když jsem zmínil, jaký je plat soudce po jeho jmenování do výkonu funkce, a víte, že je to plat kolem 70 tisíc korun měsíčně. Vedle toho jsem zhodnotil, jak jsou placeni justiční a soudní čekatelé, to znamená, ti vysokoškolsky právnicky vzdělaní lidé, kteří teprve čekají na to, než splní podmínky pro to, aby je pan prezident mohl do soudcovské funkce jmenovat. Tito čekatelé jsou placeni řádově o 50 tisíc méně, na hranici 22, respektive 24 tisíc korun měsíčně.

Odečtěte si z toho daně, zdravotní a sociální, taková zapisovatelka si odnese krásných 11 tisíc korun. Výborný plat, že?

Minimálně jednou tolik, než si vydělá zapisovatelka u okresního či obvodního soudu v České republice.

Věřte tomu, že osobní příplatek, pokud taková zapisovatelka má, je v řádech jednotek sto korun, nemůžete očekávat, že by to bylo pět nebo sedm tisíc, aby to byla polovina její mzdy.

Já jsem panu ministrovi řekl, že spravedlnost není pouze jeho ministerstvo, takže pan ministr bděle pochopil a dopátral se. Předpokládá, že jsem měl na mysli Městský soud v Praze, kde těmito kancelářskými židlemi, pokud budete chtít vidět, jakými obyčejnými je vybavena každá kancelář, a každá kancelář je vybavena v řádech set tisíc korun.

Přednesl jsem to proto, abychom se nad tím zamysleli, protože máme platy podstatně jiné, a teď se vláda tím, že je lepší ekonomická situace v České republice, rozhodla, že by chtěla přidávat státním zaměstnancům.

Takže bych, pane ministře, chtěl od vás slyšet i zde na mikrofon, co s tím budete dělat. Protože pokud by se ta děvčata rozhodla a odešla, tak soudnictví v České republice půjde do kolapsu.